Ta firma tam působila. A znovu říkám, není to o tom, že jakákoli zakázka je a priori špatně, pokud v ní nedošlo k pochybení.

Na tom nevidím nic špatného.

A pokud jde o ty středočeské nemocnice, ano, já jsem ty informace také zaslechl.

Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím.

Protože takový postoj bych pak předpokládal a očekával. A co se týče kolegů ve Středočeském kraji, tak pak přijímám tu odpověď, kterou jste zmínil. Prosím.

A toto je otázka manažerská.

To je skutečně čistě jen manažerská otázka. Ale musí je prověřit někdo jiný.

Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové.

Mně to přijde velmi bezohledné a nechápu, proč k tomu vůbec dochází, když ta budova v tuto chvíli je funkční.

Děkuji. Prosím pana ministra o odpověď.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k tomu nádraží.

Jen pro úplnost uvedu základní údaje této stavby.

A nyní blíže k vaší interpelaci. Současná provozní situace na železnici nevyžaduje zachovat rozsah staniční budovy ve stávajícím stavu. Je nezbytná redukce a přizpůsobení se současným podmínkám.

Nástupiště budou rozvržena na tři, z toho dvě ostrovní s délkou 300 metrů, jedno vnější s délkou 200 metrů včetně zastřešení minimálně jedné třetiny jejich délky.

Protože my jsme zatím většinou všechna ta nádraží ve stávajícím stavu zachovali, zrekonstruovali a dostali jsme se do absurdní situace, kdy ta budova je zrekonstruovaná, nová a je prázdná a nevyužívaná.